Jestli já slyším od podnikatelského sektoru často nějaké připomínky, tak to je: Neměňte tak často pravidla hry!

Přijde, někdo ho bude muset měnit nebo ho bude prodlužovat atd. A jestliže v obecném podnikatelském sektoru není ta potřeba vidět na léta dopředu tak veliká, protože ve strojírenství určitě nežijí tím, co se jim urodí za dva nebo za tři roky, na rozdíl od zemědělství, pak je daleko citlivější měnit pravidla hry často uvnitř sektoru zemědělského.

Příští rok budou volby. To se šest měsíců předtím nic nestane, šest měsíců potom se nic de facto nestane, nebude tady možnost přijmout nějakou reakci na ten systém. Spíš jej nechat být a podle zkušenosti, jak se ty věci budou vyvíjet, pak případně na situaci reagovat. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane poslanče. Eviduji dvě faktické poznámky. S první prosím k mikrofonu pana poslance Šrámka, po něm pan poslanec Kováčik. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Saldo agrárního zahraničního obchodu Česka je dlouhodobě záporné.

Nicméně dovolte mi ještě zareagovat na ty praktické věci. Tedy počet VDJ se bude počítat k poslednímu dni v měsíci. Kdo to byli všichni? Občané České republiky, kteří nechtěli být závislí na dovozu potravin, to určitě nebyli.

Ale jsem přesvědčen, že kdyby tomu česká veřejnost rozuměla, pořádně, tak 90 % občanů České republiky to chtít nebude.

A ty podpory jsou právě diferencované právě na zvířata, na farmu, na různé výroby atd. Tedy nekončí vlastně v zemědělství!

Děkuji a poprosím pana poslance Kováčika také s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající.

Víte, pane kolega Bendl říkal, že něco pamatuje, já taky. Ale padesátá léta, pane kolego prostřednictvím paní předsedající, přece jenom nepamatujeme ani jeden. Tak, jak to vypadalo v obchodech. Nepamatujeme. Leda, že by nám bylo hrubě přes 70. Ano, v 50. letech nebylo maso a jiné potraviny v celé Evropě!

Nejen v Československé socialistické republice. Resp. Československé republice.

Že vyrábíme více, než spotřebováváme. Že soběstačnost je více než 100 %.

Nebudu všecka čísla jmenovat. Potvrzuji to, co tady řekl pan kolega Šrámek. A na závěr. Tento návrh zákona má uhasit požár, který v živočišné výrobě způsobil mj. i pan kolega Bendl.

Prosím, máte slovo. Chci poděkovat panu kolegovi Kováčikovi za vystoupení. Bylo opravdu skvělé.

Evidentně, evidentně se některým stýská. Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kudelu, který je řádně přihlášen do rozpravy. Prosím, máte slovo. Paní předsedající, dobrý den.

Já jsem do systému načetl tři pozměňovací návrhy.

Nicméně pro činnosti v lesní výrobě tato vratka není umožněna. Proto jeden z mých pozměňovacích návrhů se týká také rozšíření vratky spotřební daně na vybrané činnosti při pěstební činnosti v lesnictví.

Toto opatření je administrativně náročné pro žadatele, a proto navrhuji, aby bylo umožněno žádat vratku spotřební daně dvakrát ročně, tedy co půl roku.